Já také děkuji. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. A nyní paní ministryně. Prosím. Co se týká té poznámky o nějakém systémovém širším řešení.

Je pravdou, že se nám tato původně rychlá operace značně prodloužila na základě diskusí v koalici.

To znamená, že v době, kdy projednáváme tento návrh na rychlé navýšení, už známe jasné obrysy té worklife balance směrnice, která bude muset být do českého prostředí transponována do příštích tří let.

To jsou návrhy, které mám připravené. Myslím, že to byla paní poslankyně Pekarová Adamová, která říkala, na Západě se podpora rodin omezuje na maximálně rok. Já s tím nesouhlasím.

Je to samozřejmě nesmysl, protože my nemáme odpovídající předškolní péči. To znamená, jakýkoliv předpoklad systémových, zásadních systémových změn je dostupnost jeslí a školek a částečných úvazků. Pak právě můžeme přistoupit k systémovému řešení.

Protože náš systém rodičovské a mateřské bude muset, pokud budeme muset plnit evropské požadavky, projít systémovou změnou.

Ještě bych ráda reagovala na paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Při pobírání rodičovského příspěvku na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství mohou ženy nebo muži, matka nebo otec pracovat plně. Takže uvádím to na pravou míru. Pokud pobíráte rodičovský, tak můžete pracovat, jak chcete. A myslím si, že by to byl velmi špatný krok. Protože kam by matky ty své děti daly? Takže je to zásadní předpoklad jakýchkoliv úvah.

Ale nemyslím si, že to je... Nicméně požádal bych kolegy, aby byli v takovém klidu, aby se tady dalo dále jednat.

A víte, že u nás je rozpadovost rodin opravdu vysoká.

To znamená, že si myslím, že svoboda volby a nastavení vysoké míry flexibility, slaďování práce a rodiny je strašně zásadní.